Návrh byl zamítnut. Prosím. Dále je to pozměňovací návrh B28. Je to pozměňovací návrh paní kolegyně Zelienkové a týká se věznice v Uherském Hradišti 100 mil. korun a je to ve dvou variantách, takže bychom hlasovali o variantách varianta jedna, varianta dvě. Takže varianta jedna. Varianta jedna. Stanovisko pana ministra?

Hlasování s pořadovým číslem 190, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 45, proti 110. Návrh byl zamítnut. Prosím. Varianta dvě. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl zamítnut. Prosím.

Stanovisko pana ministra?

Návrh byl zamítnut. Omlouvám se. To jsou ty knihovny. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl zamítnut. Prosím.

Nehlasovatelné. Nehlasovatelný. V tom případě budeme pokračovat dál.

Stanovisko Ministerstva financí?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko pana ministra?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko pana ministra?

Hlasování s pořadovým číslem 196, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 97. Návrh byl zamítnut. A máme poslední dvě položky.

Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl zamítnut.

Takže pochopil jsem, že chcete po jednotlivých položkách, tak budeme hlasovat po jednotlivých položkách.

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte a proveďte nás hlasovací procedurou. Budeme hlasovat o snížení jednotlivých kapitol, tak jak je budu číst, ve prospěch obsluhy státního dluhu. Já nejsem řídící, tak jestli pan místopředseda zavelí...

Vnímám to tak, že se má hlasovat po jednotlivých bodech. Tak dobře.

Stanovisko Ministerstva financí?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Prosím. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 200, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 41, proti 111. Návrh byl zamítnut.